Předmětný návrh zákona transponuje směrnici Evropské unie číslo 2015 Já se omlouvám, paní ministryně, ale je potřeba, abychom pro vás vytvořili důstojnější podmínky. Za chvíli budeme hlasovat o tomto zákonu, je potřeba, aby ti, kteří chtějí vyslechnout argumenty navrhovatelů, k tomu měli možnost. Prosím vás tedy o ztišení. Prosím, paní ministryně, pokračujte. Přijetí návrhu je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh projednat ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále projednala vládní návrh dne 31. ledna 2018 a výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

My jsme toto velmi detailně projednali jak s oběma asociacemi, tak samozřejmě se všemi partnery a Ministerstvo pro místní rozvoj k tomuto vyslovilo souhlas. Poslanecká sněmovna Parlamentu dne 27. února 2018 schválila návrh zákona ve druhém čtení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj opět tento pozměňovací návrh projednal a nedoporučil jeho schválení. Musím říci, že i ministerstvo zdůvodňovalo své stanovisko na jednání výboru. Ministerstvo je toho názoru, že není třeba výslovného ustanovení v zákoně 159. Poskytování léčebné rehabilitační péče, to je zdravotní péče, nespadá do působnosti tohoto zákona, nýbrž do působnosti zákona o zdravotních službách. Nicméně abychom úplně vyhověli, tak jsme to projednávali i se zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudním dvorem a ani on nedoporučil takto měnit transpozici evropské směrnice, protože máme v České republice zajistit plnou harmonizaci, což by toto vylučovalo. Nicméně mohu všechny uklidnit, že samozřejmě to, že to nespadá do působnosti zákona 159, ale do působnosti zákona o zdravotních službách, jsme uvedli v důvodové zprávě. Dovoluji si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto zákona. Děkuji, paní ministryně.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ptám se, zda se ještě někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Má zájem paní navrhovatelka, paní ministryně nebo pan zpravodaj o závěrečné slovo? Ne, není zde zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já nyní poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si vás seznámit s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z jeho 5. schůze ze dne 6. března, kdy projednával sněmovní tisk 12 jako výbor garanční, to znamená včetně pozměňovacího návrhu po druhém čtení: